A zadruhé co se týče toho, že by snad lidé nemohli stonat. Snížili jsme před deseti lety pojištění u zaměstnanců, to znamená, že jim zůstává více peněz v peněženkách.

Prostě je to na každém z nás. Na každém.

Mám další tři faktické poznámky.

Chcete mě přesvědčit, abych i já změnil názor na třetí čtení. Děkuji za slovo. Já budu opravdu krátký. Vy jste mě neposlouchal. Příklad té vaší paní, která nemůže jít do práce. Ona ty peníze má, ona je celou dobu, co chodí do práce, dostává, protože neplatí nemocenské pojištění, které do roku 2009 platila.

Děkuji. Nyní pan kolega Dolínek s faktickou poznámkou. Za prvé jsem rád, že pan předřečník, prostřednictvím pana předsedajícího, nás seznámil s tím, že maminka na nemocenské je bohatá.

A druhá věc. Je tady proto, že tady kdysi pracovaly děti.

Prosím, pražské pohledy na republiku nechme stranou. Nyní pan kolega Sklenák, také faktická poznámka. Děkuji za slovo. Paní kolegyně Pekarová Adamová říkala, že nechce obstruovat, ale o očkování proti chřipce už mluvila dneska potřetí. Já nebudu reagovat na její poznámky o stavu veřejných financí a další. Co chceme dnes? Já chci, aby ten zákon byl schválen. Na třetí čtení máme ještě necelých devadesát minut.

Já si myslím, že už zaznělo skoro všechno k tomuto tématu a už se opakujeme. Jsme ve třetím čtení. Já rozumím tomu, že třetí čtení dříve bylo...

Pan kolega Dolínek říkal, že tady říkáme divné věci. Ale divné věci říkáte vy. Já jsem neřekl, že ta paní je bohatá. Já jsem řekl jenom tu věc, že ona od roku 2009 neplatí nemocenské pojištění.

Máte slovo, paní poslankyně. Já vás naprosto chápu.

Ano, pořád prostřednictvím předsedajícího, samozřejmě.

Máte slovo, paní poslankyně.

Je nám vyčítáno, že stojíme na straně zaměstnanců, že straníme zaměstnancům. Ano, straníme zaměstnancům. A proto i v této chvíli své vystoupení skončím, protože nám jde o to, aby návrh na placení nemocenské od prvního dne, který zaměstnancům skutečně pomůže bez ohledu na analýzy a statistiky, prošel, jde o zaměstnance. Poprosím vás o podporu návrhu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o vážnou diskusi, protože se máme vážně zabývat tím, co může zrušení karenční doby přinést. Já jsem se vydal k dalším statistickým údajům, a nejen statistickým.

Píše: V důsledku reformy nemocenské zavedené zkraje roku 2018, spočívající ve zrušení finanční náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci, poklesl téměř okamžitě počet dní, které průměrný zaměstnanec stráví během jednoho čtvrtletí na nemocenské, o 2,2 dny. Tento pokles představuje 15 % průměrné doby na nemocenské před zavedením reformy.